Děkuji. Prosím pana poslance Bojka.

Čas, pane poslanče. Prosím pana ministra.

Vážený pane předsedající, děkuji za slovo.

Ale na to je třeba si uvědomit, že nejsou navázáni jenom rodinní příslušníci, ale další krát tři zaměstnanci v jiných odvětvích, která dodávají nějaké práce nebo služby do tohoto odvětví. Takže určitě je to záležitost, která byť by šlo o ryze soukromou akciovou společnost, musí zaměstnávat každou seriózní a zodpovědnou vládu a primárně samozřejmě ministra průmyslu a obchodu. Já jsem obdržel tuto informaci od generálního ředitele Ašóka Patila minulý týden v pátek.

Spojil jsem se i s předsedou odborových svazů panem Středulou, kdy jsme tu situaci vzájemně komentovali a předávali si informace.